Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Jsme teď už definitivně poslední zemí Evropské unie, protože Nizozemí mezitím už ratifikovalo, takže jsme poslední zemí Evropské unie, která zatím ten ratifikační proces nedokončila. Dovolte mi jenom ve zkratce říci bez zbytečného patosu, že já tu Pařížskou dohodu považuji za určitý příspěvek České republiky, byť drobný při našich emisích CO2, ale příspěvek k jakémusi opravdu poslednímu globálnímu úsilí o to zlomit trend v neustálém zvyšování emisí skleníkových plynů na světě. Já si myslím, že to, co se děje s počasím, což zaznamenáváme, myslím, teď už každý z nás, je jasným důkazem, a já už jsem to tady říkal, že klimatická změna nepostihuje pouze lední medvědy nebo tichomořské ostrovy, ale klimatická změna čím dál tím víc ovlivňuje a bude ovlivňovat i životy každého z nás právě prostřednictvím extrémních projevů počasí, povodněmi, suchem, a myslím si, že o tom už nemusím nikoho přesvědčovat, že ty projevy i v České republice jsou dramatické. Bohužel další scénáře jasně svědčí o tom, nebo potvrzují fakt, že ty projevy se budou dále zhoršovat. Tím pokusem je právě Pařížská dohoda. A je na nás, zda se k tomuto úsilí připojíme. Já bych o to velmi poprosil. Děkuji vám. Děkuji panu ministrovi. Tento sněmovní tisk byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro životní prostředí. Nejprve zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Nyní prosím zpravodaje výboru pro životní prostředí pana poslance Jiřího Junka.